Další výtky se týkají směrem ke změnám zákona o státní sociální podpoře, konkrétně k bodům číslo 11, 15, 16 a 20.